Já si jenom dovolím upozornit, že jsme jako poslanci výboru pro zdravotnictví dostali informace, že právě Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra není ta, která by příliš šetřila při nákladech na provoz.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Opravdu jenom faktickou. K tomu projednávanému materiálu se dá říct jenom tolik, že to je klasický problém, který se tady vleče více než 20 let.

Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu předsedovi Stanjurovi, dovolte, abych konstatoval dvě omluvy: od 18 hodin pana poslance Martina Plíška a pana poslance Jiřího Holečka. Nyní má slovo pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl souhlasit s předřečníkem.

Myslím, že ty samotné dva údaje, název bodu a dnešní datum, říkají, jaký máme manévrovací prostor a jaký smysl má debata nad konkrétním materiálem, který máme k dispozici.

Jinak to v zásadě nemá smysl. Pak by se ten bod jmenoval Informace o tom, jaké zdravotně pojistné plány pojišťovny měly v uplynulých deseti měsících a mají plán na příští dva roky.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jeho faktickou poznámku. To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře. Ano. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagoval na některé dotazy, které tady byly vzneseny, abych trošku tu situaci dovysvětlil. Je potřeba říci, že v letošním roce, resp. už vlastně za doby ministrování pana doktora Holcáta, se situace, co se týče pozice zdravotních pojišťoven a jejich zdravotně pojistných plánů především ve vztahu k úhradové vyhlášce, která v podstatě definuje základní parametry tak, jak si je představuje Ministerstvo zdravotnictví jako orgán ústřední státní správy zodpovědný za financování zdravotnictví, změnila. V uplynulých letech to fungovalo tak, že ministerstvo ke konci roku vydalo úhradovou vyhlášku a ještě předtím zdravotní pojišťovny schválily svoje zdravotně pojistné plány a velmi často to v reálu vypadalo tak, že poskytovatelé, nemocnice, ale i další se při jednáních s pojišťovnami odvolávaly na to, že vyhláška jim zaručuje nějaký způsob financování. A pojišťovny říkaly: Ale my máme zdravotně pojistné plány a ty jsou v rozporu s vyhláškou a my to nemůžeme dodržovat. Proto tedy už pan ministr Holcát zvolil postup jiný.

Nicméně tady i v návaznosti na jednání na zdravotním výboru Poslanecké sněmovny musím potvrdit, že se budeme snažit v roce 2015 předložit zdravotnímu výboru informaci o zdravotně pojistných plánech nejpozději do konce prvního čtvrtletí, takže by se celá debata mohla posunout tak, aby byla šance relevantně ovlivnit to, co si pojišťovny do svých plánů daly. Zareaguji tady i na dotaz na Českou průmyslovou pojišťovnu. Možná nebudu reagovat na genezi názvu, nemyslím, že je to úplně to nejpodstatnější, ale s tím souvisí i to, že tento zdravotně pojistný plán byl předložen později, protože pojišťovna předložila ministerstvu nějaký návrh zdravotně pojistného plánu, podle analýz ministerstva nebyl v souladu s vyhláškou, pojišťovna měla jiný názor a v podstatě v průběhu vzájemných jednání se to doladilo tak, aby ten návrh, který nakonec byl předložen, byl schválen ministerstvem, odpovídal úhradové vyhlášce a realita roku 2014 to potvrzuje. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Do podrobné rozpravy nemám žádný návrh. Pan kolega Hovorka se hlásí do rozpravy podrobné rozpravě s návrhem na usnesení, pravděpodobně. Ne, tak normálně.

Děkuji.

V tom případě pravděpodobně požádám pana předsedu výboru a zpravodaje, aby přednesl návrh v podrobné rozpravě, který předložil výbor pro zdravotnictví. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.